A jako další prosím paní poslankyni Danu Balcarovou, která má návrh k pořadu písemně. Dobrý den, pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové.

Jako další se mi písemně přihlásila paní poslankyně Langšádlová. Takže prosím paní poslankyni. Chtěl bych poprosit o více místa u řečnického pultu, tak aby poslanci měli přístup. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Dovoluji si navrhnout pevné zařazení bodu, který je jako sněmovní dokument 1778, a je to návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému.

Navrhuji proto zařazení tohoto bodu jako bodu prvního příští úterý 18. 12., abyste se i vy s tím mohli seznámit, abyste věděli s plnou odpovědností, o čem budeme hlasovat.

Ráda bych vás upozornila i na to, co se již psalo Chtěl bych požádat o větší klid ve Sněmovně. Pro vás, kteří jste na ty dokumenty nekoukali, bych chtěla připomenout ještě to, co bylo psáno i v minulých zprávách například k Číně, k čínské zpravodajské službě.

Ale zpravodajské služby nejsou těmi, které by měly jakékoliv nástroje navrhovat legislativní nebo exekutivní úpravy. Proto je velice důležité, aby k tomu vznikla právě tato vyšetřovací komise.

Aby to nebyly nějaké vnější autoritativní mocnosti, které budou rozhodovat a ovlivňovat náš budoucí vývoj.

A pro mě je to Evropská unie a NATO, které jsou garantem jak ekonomického vývoje, tak naší bezpečnosti. A právě proto si myslím, že bychom se těmito otázkami zabývat měli.

Mnozí naši generálové o tom hovoří.

Myslím si, že bychom tyto hrozby rozhodně neměli podceňovat.